Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl požádat, abychom předřadili bod 503, je to Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě, a aby šel jako v pátek první bod před třetími čteními z toho důvodu, že je řada otázek, na které pan ministr může odpovědět bez ohledu na to, jak probíhá vyšetřování. Řada otázek byla položena například v deníku Referendum, na které pan ministr neodpověděl, a jsem přesvědčen, že je důležité a správné, aby lidi dostali odpověď, jakým způsobem se tento zločin na řece Bečvě vyšetřuje. Takže prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji za slovo.

Tak, pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pane předsedo. Činím takto po debatě s panem ministrem Brabcem a chtěl bych vznést protinávrh, abychom bod číslo 503, nebo tisk 503, informace o Bečvě, pracovně řečeno, projednali v pátek po třetích čteních, nikoli před třetími čteními, ale po třetích čteních, aby byl dostatečný časový prostor na tuto debatu, a pan ministr Brabec je připraven na vaše dotazy odpovědět. Čili berte to prosím jako protinávrh k návrhu pana kolegy předsedy Bartoška.

Budeli to až na konci bloku třetích čtení, tak to nestihneme projednat. Z toho důvodu dávám protinávrh, aby to bylo zařazeno jako druhý bod pátečního jednání po prvním čtení po třetím čtení prvního zákona, tak aby po něm bylo toto zařazeno jako druhý bod.

Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit s přednostním právem.

A Sněmovna přece, pokud se dohodneme, kolegyně, kolegové, může jednat v pátek i po 14. hodině.

Tak pojďme se prosím dohodnout, není to žádná obstrukce, já tady rád tu debatu budu poslouchat s panem ministrem Brabcem. Dovolte mi si povzdechnout nad tím, že otázky by se primárně měly klást na interpelacích. Doufám, že pan ministr bude přítomen ve čtvrtek. Pan předseda Stanjura, prosím.

Já chci jenom Ale nazývejme věci pravými jmény.

Ale není to důstojný čas pro tak závažný problém, abychom to debatovali. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, pokud znáte, a určitě znáte systém interpelací, tak tam se vlastně rozprava nedá dát.